Proč o tom mluvíte? Já bych rád viděl vaše majetkové přiznání.

A je pravda, že někteří zemědělci vám dávají dobré ceny za to sekání? A proč to vůbec sekáte?

Zkuste poučit vašeho koaličního partnera, nechť nemluví o Agrofertu, nechť nám řekne, jak to on má se střetem zájmů, proč seká obilí, když je ministr.

Ukažte to.

Takže já bych byl velice rád, kdybyste tady nevystupovali proti mně.

A co to řešíte? Ne, nemám na to vliv. Proto tady je, jak to je. A je tady nejvyšší koncentrace řetězců.

Normálně proti důchodcům. Žádná reforma to není. Žádná.

Takže vy jste způsobili inflaci.

Stále vám fandí. Děkuji za pozornost.

Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.

Nyní tedy zahajuji hlasování o pořadu schůze. Kdo je proti?

Pořad schůze byl tedy schválen, a proto přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je

Pan ministr k hlasování. Děkuji za slovo.

Prosím, máte slovo.

Nacházíme se ve druhém, tedy závěrečném čtení. Projednali jsme řadu otázek týkajících se obsahu a výkladu dohody a já pevně věřím, že tyto otázky byly všechny zodpovězeny, a to tedy ať už z úrovně výborů, anebo i zde v prvním čtení na plénu Poslanecké sněmovny.